Když jsem poslouchal tady některé proslovy, když jsem zaslechl, že vlastně nemožnost uzavřít manželství pro homosexuální a lesbické páry, že jim brání ve štěstí nejsem si úplně jistý, že nějaký papír, který se bude nějakým způsobem nazývat, zaručí štěstí. Myslím si, že štěstí v soužití, v partnerském soužití je úplně, ale úplně někde jinde. Co se týká toho takzvaně registrovaného partnerství proti tomuto, vůbec jsme nikdy nevystupovali, nikdy jsme s tím problém neměli a chápeme, že v období, kdy tento zákon vešel v platnost, že se vyskytly praktické problémy, které ukázaly, že ten zákon není úplně dokonalý, že tam jsou problémy, které těmto párům prakticky znepříjemňují, znesnadňují život. Co nám brání, abychom tento zákon novelizovali? Abychom upravili ten zákon tak, aby všechny ty diskriminační části, které jim skutečně vadí, aby byly napraveny? Zaslechl jsem například i názor, že vadí samotný název registrované partnerství, to znamená, to registrování, že to vyvolává nějaké souvislosti tak i tady přece není problém. Tak navrhněme jiný název, který bude řekl bych příjemnější sluchu nebo který nebude vyvolávat nějaké negativní emoce. Co máme ale velké problémy, je potom adopce dětí. Když se kouknete, kolik dětí je právně volných k adopci, je to velmi, velmi nízké procento a i heterosexuální páry mají dlouhé pořadníky na tyto děti. A co, takže se to změní tímto zákonem, a teď najednou těch dětí bude spousta naprosto, úplně pro všechny páry, které si zamanou? To je spíš jenom zbožné přání. To znamená za nás: nechceme zasahovat do instituce manželství, které se v rámci staletí osvědčilo, na kterém stojí kořeny národa, na kterém stojí kořeny státu, a zaměřme se na úpravu legislativy, registrovaného partnerství. Tam si myslím, že je cesta, kde je to průchozí cesta, a myslím si, že s úpravou, s novelizací registrovaného partnerství nebude mít problém nikdo napříč politickou Sněmovnou.

Ano, děkuji.

Prosím, máte slovo, pane poslanče. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vidím toto téma jako souboj západních hodnot, které respektují práva menšin, versus východních, které vnucují lidem životní styl vládnoucí autority a svobodu jim berou. Na jedné straně manželství pro všechny je pro všechny, tudíž nikomu nic nebere, ale menšině dopřává práva většiny, zatímco na druhé straně si vládnoucí moc uzurpuje pro většinu práva, která menšina mít nesmí. To přece není pytlík bonbonů, který buď sním já, nebo ho sní někdo jiný. Co se týká manželství a práv dětí, tak bych chtěl upozornit, že téměř polovina dětí se dnes rodí v České republice mimo manželství a homosexuální ženy i muži si mohou pořídit dítě i dnes. Mohou ho vychovávat společně se stejnopohlavním partnerem a nikoho se na to nemusí ptát. Pak není důvod takovým párům neumožnit manželství a těžko tvrdit, že je to proti zájmům dítěte. A kromě jiného není žádné tajemství, že Rusko podporuje tyto kulturní války s cílem rozdělit společnost, podporuje organizace a jednotlivce, které různými dezinformacemi vzbuzují emoce a racionální debatě tím brání. Rusko se snaží udělat z manželství pro všechny tabu, tím ho zablokovat a společnost rozdělit. Je to jednoduché. Když se podíváte na mapku, kde jsou zobrazené země, které mají manželství pro všechny, a na ty, které mají třeba v ústavě zákaz manželství pro všechny, tak si můžete myslet, že to je mapka NATO a Varšavské smlouvy z konce osmdesátých let. Podle mě tedy je to jednoduché, je to civilizační záležitost. Buď chceme být svobodná západní Evropa, kde stejnopohlavní páry se mohou brát třeba i v kostele, anebo chceme být východní konzervativní periferie ruského stylu. Děkuji. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty, pane poslanče.

Když jsme tady projednávali jiný návrh zákona, tolerance alkoholu pro vodáky, tak vy jste byl prvním a největším kritikem uvolnění této tolerance. A my jsme vám říkali, podívejte se do západních států, podívejte se, jak je tolerance alkoholu třeba za volantem, a vy jste to odmítal. Takže jednou se to hodí, podruhé se to nehodí. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Feranec. Prosím, máte slovo.

Každý, kdo by měl stín pochybnosti, je proruský. Výborně! Tak kde skončíme, prosím vás, v této debatě? To je ta racionální debata? Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuju mnohokrát za slovo. Kolegyně, kolegové, já se to pokusím vrátit zase k racionální debatě. Shrnu svoje argumenty, proč jsem úplně jednoznačně proti tomu návrhu, a budu věřit, že i když se mnou zastánci návrhu, kterých si vážím, jejichž názor respektuji, , tak budu doufat, že oni si stejně budou vážit těch mých názorů proti.

Já ten návrh nepodporuji ze dvou okruhů důvodů, za prvé z hodnotových, a v tomto zákoně se nestydím jako právník říct, že jsou pro mě důležitější než právní argumenty, a pak i z právních argumentů.